Děkuji panu zpravodaji za návrh procedury. K proceduře se hlásí nejprve pan poslanec Hovorka, po něm pan předseda Stanjura.

Děkuji za slovo.

Samostatně kdy, pan poslanče?

Děkuji. Prosím, pane předsedo.

Tak, pan zpravodaj.

Takže je tady žádost poslaneckého klubu Úsvitu na 10 minut přestávky.. . Už 20.